Ale ti, co jsou padouši, tak ten rok opět budou získávat z veřejných peněz neoprávněně víc a budou zvýhodněni proti těm slušným lékařům. Proto bychom se měli k tomuto návrhu přihlásit tak, jako jsme se přihlásili při prvním jednání, při třetím čtení.

Byla to koalice smluvních lékařů specialisté, Česká lékařská komora. Ozvaly se velké nemocnice, asociace nemocnic?

Klidně zajistí, aby ten chod byl řádně proveden před začátkem roku. Ale určitě se to nebude líbit těm, kteří ze systému zatím zásadním způsobem profitovali. Děkuji vám za pozornost a přeji vám všem krásné Vánoce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení páni senátoři, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za to projednání zákona v Senátu a v jeho garančních výborech.

To druhé bylo, že nebyl řádně projednán ve zdravotním výboru a v Poslanecké sněmovně, že to bylo hodně narychlo. Další výhrada byla, že to přináší komplikaci lékařům, zejména soukromým lékařům, a že ministerstvo připravuje daleko lepší, komplexní novelu, která se bude týkat transparentnosti a zveřejňování smluv.

Za prvé, nejedná se o přílepek v legislativním slova smyslu, protože se jedná o novelu stávajícího zákona, i když nepřesně ustanovení, které se týká lázeňství. Jenom pro vaši informaci, v roce 2007 byl přijat pozměňovací návrh poměrně rozsáhlý, který měl dvacet stran, který vůbec neprošel zdravotním výborem a který komplexně měnil způsob stanovení cen a úhrad léčiv.

Dnes je praxe taková, že tři čtvrtiny tři čtvrtiny úhradových ujednání mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními je mimo rámec této úhradové vyhlášky. Potom se můžeme ptát, k čemu vlastně ta úhradová vyhláška je, když jenom jedna čtvrtina úhrad probíhá v rámci úhradové vyhlášky.

Tam je skutečně jeden odstavec, který říká, že zdravotní pojišťovna zveřejní veškeré smlouvy a dodatky. A potom je tam také ustanovení, že pokud takto neučiní, tak ta zdravotní pojišťovna může dostat pokutu v rozmezí 0 až 10 mil. korun. K tomu chci jenom uvést, že známe velmi dobře kauzu protonového centra, kdy jeden člověk, byl to vlastně nucený správce pojišťovny, podepsal smlouvu o smlouvě budoucí s protonovým centrem, která předpokládala úhradu v rozsahu 1 mld. korun ročně. V podstatě pokud by byla ta konstrukce taková, že jenom ta smlouva bude platná, ale pojišťovna zaplatí 10 mil. korun, tak z tohoto pohledu je to zanedbatelná pokuta. Ale pokud by tam byla podmínka účinnosti nebo platnosti této smlouvy, no tak pak by nemusela probíhat ani žádná arbitráž a ta smlouva o smlouvě budoucí by automaticky byla neplatná.

To bohužel narazilo ve zdravotním výboru na názor, že by se jednalo o nerovnost před zákonem.

Takže my jsme vlastně vyhověli legislativě Ministerstva zdravotnictví.

To skutečně vyvolalo velkou nevoli a obavy lékařů. Bohužel tomu tak není. Jak zde uvedl pan senátor Žaloudík, jednalo by se o zveřejnění té nestandardní úhrady nebo odchylné úhrady nebo nasmlouvání určitého výkonu odchylné od úhradové vyhlášky. Pouze toto by bylo předmětem toho zveřejnění. Nebývalo zvykem, aby někteří lékaři měli úhradové dodatky ještě před koncem roku. A v tomto roce se stalo, že praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost už ty úhradové dodatky dostali před koncem roku. Jenom pokud se týká ambulantních specialistů, pak vím, že byli vyzváni, aby s tím nespěchali, protože je na to dostatek času.

Ještě k samotnému zákonu.